My chceme, aby to bylo co nejlepší a nejefektivnější pro Českou republiku, a několikrát jsme vám v tom nabídli své diplomatické schopnosti i svoji váhu v Evropské lidové straně, kterou máme.

To je to, co je...

Prosím, pane předsedo. Já jenom krátce. Děkuji za slovo.

Za druhé.